Takže se na mě nezlobte, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že tohle není důstojná situace pro Poslaneckou sněmovnu, těchto několik dní před volbami do Poslanecké sněmovny. A já taky patřím k těm, kteří by byli radši ve svém obvodu na jižní Moravě a raději by mluvil s voliči před volbami, než sedět tady v Poslanecké sněmovně na základě scénáře poslance Andreje Babiše, který se prostě rozhodl, že odvede pozornost od svých kauz, od svých předvolebních kauz, a angažoval k tomu komunistickou stranu a angažoval k tomu samozřejmě i další poslance tady v Poslanecké sněmovně, kteří se do toho velmi ochotně pustili. Já tady nechci jako můj předřečník pan ministr Chovanec spekulovat, že jsou to zárodky budoucí koalice a spolupráce mezi komunisty, ANO a Okamurou, ale někdo by si to myslet možná mohl, když se na to podívá, jak tahle mimořádná schůze Poslanecké sněmovny byla konstruována. Takže je to tak. Vážené poslankyně, vážení poslanci, možná tady dnes sehrajete roli někoho, kdo bude užitečným pomocníkem Andreje Babiše v jeho snaze zakrývat vlastní problémy. Ale ta celá věc je zajímavá ještě z jiného důvodu, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak už jsem řekl, podívejme se na fakta. Já tady pro vás mám celou řadu věcí, které bych vám chtěl říci, se kterými bych vás chtěl seznámit, protože cítím, že chcete vědět, jak se ty věci odehrály, a já se pokusím ty věci popsat, tak jak se skutečně odehrály. Hlavní roli ve stanovování průzkumného území pro průzkum lithia pro soukromou firmu hraje už sedm let Ministerstvo životního prostředí. Možná vás to, vážené poslankyně, vážení poslanci, překvapí, ale je to tak. Nikoliv Ministerstvo průmyslu, a už vůbec ne ministr Havlíček, který je tam několik málo měsíců, ale hlavní roli hraje Ministerstvo životního prostředí na základě platných zákonů České republiky. Na Ministerstvu životního prostředí Jiří Havlíček nikdy neseděl. Na Ministerstvu životního prostředí ovšem poslední čtyři roky sedí ministr z ANO, sedí tam pan Richard Brabec. A jeho ministerstvo už v souvislosti s průzkumem a předchozím stanoviskem k dobývacímu prostoru už ledacos rozhodlo. Už ledacos rozhodlo tohle Ministerstvo životního prostředí. A je to zajímavé. Poslanec Babiš to nikdy nekritizoval. Za celé čtyři roky poslanec Babiš, který se začal teď najednou zajímat o lithium, tak za celé čtyři roky jsem si nevšiml žádného mediálního výstupu, že by poslanec Babiš, nebo tehdy jako ministr financí a místopředseda vlády, tohle téma otevřel na jednání vlády nebo kritizoval snad pana ministra životního prostředí Brabce za ta rozhodnutí, která vydalo Ministerstvo životního prostředí. Nikdo jiný se kritizovat nedal, protože nikdo jiný v té věci nerozhodoval. Tam rozhodovalo vždycky doposud Ministerstvo životního prostředí v této záležitosti, nikdo jiný. Žádný člen vlády neměl do této fáze kompetence k tomu, aby se do té věci jakýmkoliv způsobem angažoval. Pan poslanec Babiš to nikdy nekritizoval. Nikdy se o lithium nebo jiné strategické suroviny ani nezajímal. Bylo mu to jedno. Koneckonců pan Brabec je místopředseda jeho hnutí ANO, a kdyby to panu předsedovi Babišovi nebylo jedno, jak je to s tím lithiem, tak přece kdykoliv mohl využít například schůzí vedení hnutí ANO, aby se o té věci poradili, a mohl požádat pana ministra Brabce, aby konal. Ale nic takového se za ty čtyři roky naší vlády nestalo, protože veškerá iniciativa, která mění podmínky, které se týkají nakládání se vzácnými nerosty, vzešla z Ministerstva průmyslu a obchodu. A já se k tomu ještě dostanu.

Pokud chcete, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, řešit lithium na této mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, která se schází jenom několik málo dnů před volbami do Poslanecké sněmovny, musíte začít tam, kde běžel a stále běží celý úvodní povolovací proces. A celý úvodní povolovací proces, který se týká budoucí možné těžby lithia v České republice, běžel na jediném ministerstvu, na Ministerstvu životního prostředí. A poslední čtyři roky v čele tohoto ministerstva stál stranický kolega poslance Babiše ministr Brabec.

Že ten problém lithia tady nespadl shůry tím, že ministr Havlíček podepsal memorandum, ale celá ta věc se zde na základě konkrétních správních rozhodnutí řeší minimálně od roku 2010.

Ložisko Cínovec patří k největším ložiskům lithia na světě. Prognózní zásoby rudy činí 656 milionů tun, to znamená, na Cínovci mohou být zhruba 4 % předpokládaných světových zásob lithia. Těžitelné zásoby bývají zpravidla o něco menší. Toto ložisko, ačkoliv je z hlediska objemu velmi významné, tak je myslím také důležité říci, že má relativně nízké obsahy lithia v rudě. V průměru zhruba dvě desetiny procenta. Ve světě mají v některých lokalitách větší štěstí, protože tam těží ložiska až s desetkrát vyšším obsahem lithia. Další zásoby přímo navazující na ložisko Cínovec v rozsahu cca 200 milionů tun rudy se nacházejí na území sousedního Německa. Jde o přímé pokračování primárního ložiska Cínovec na území sousedního státu.

Každá z těchto společností má ve společném podniku zhruba 50procentní podíl. Pokud společnost získá v příštím roce povolení k těžbě, tak by na německé části ložiska mohla být těžba v optimálním případě zahájena již do dvou let.